Poštovani državni tajnik Mile Horvat. Uvažene zastupnice i zastupnici, amandman se prihvaća. Postaje sastavni dio prijedloga. Amandman broj 2 zastupnice Katarine Peović. Amandman uvažene zastupnice Katarine Peović se ne prihvaća.

Da. O čemu se radi? Znači stavak određuje da je stvaranje tehničkih uvjeta u mreži do sada obveza operatora sustava. Nastavak članka ne donosi pojašnjenje koje bi to demantiralo sukladno 10-to godišnjim planovima razvoja prijenosne odnosno distribucijske mreže i propisima koji se, kojima se uređuje priključenje na mrežu. Stvaranje tehničkih uvjeta u mreži znači izgradnju novih dijelova ili rekonstrukciju postojećih dijelova prijenosa ili distribucijske mreže itd., dakle ovaj stavak može uzrokovati enormno povećanje cijene struje za građane i poteškoće društva u sklopu HEP grupe jer znači da će operatori sustavi morati u potpunosti financirati izgradnju potrebe, potrebne infrastrukture za nova priključenja. Od toga će koristi imati po nama strani lobisti. A ako tome pridodamo onda ovaj idući, iduću stavku nepotrebno inzistiranje po nama ovim zakonom da se HOPS iz d.o.o. prebaci u dioničko društvo s neuvjerljivim objašnjenjem da je to autentičan prijevod propisa EU. Čini nam se da ovakve stavke mogu destabilizirati HEP grupu. Znači nije jasno određeno iako ste nas uvjeravali u raspravi da ti troškovi neće ići na račun HEP grupe, da će ti troškovi koji su sada bili u omjeru 80% na privatnim investitorima, sada neće preći dakle u potpunosti na HEP grupu koja mora znači uvesti infrastrukturu i tamo gdje ta infrastruktura nije postojeća. Znači u potpunosti ostvariti novu distribucijsku mrežu i tamo gdje ne postoji priključak na mrežu. Amandman broj 3. Odbora za zakonodavstvo. Amandman se prihvaća. Postaje sastavni dio prijedloga. Amandman broj 4. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman se ne prihvaća sa istim obrazloženjem. Naime, predmetni amandman nije u skladu s Direktivom 944 o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije koja se prenosi u hrvatsko zakonodavstvo.

Pogledajte, svi ste dobili pisane, ja ne mogu sad prepričavati svih 100 amandmana svakome zašto što se [[Upadica: Je l' 26?]] nije pripremio za to

Dakle ono što smo ovime htjeli predložiti je da ne vidimo zašto se energetske zajednice građana na ograničavajući način su uređene tim člankom na način da može biti vlasnik udjela tijelo jedinice regionalne, lokalne samouprave, a ne može regionalne, pa škola koja je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave može biti, a preko puta srednja škola koja je u vlasništvu županije neće moći biti. Dakle to je potpuno nelogično i ne razumijem iz kojih razloga se dakle ni .../nerazumljivo/... ne žele dodati jedinice regionalne samouprave kao mogući vlasnici udjela ili članovi energetske zajednice. Naime, prihvaćanjem predmetnom amandmana stvorili bi se tehnički poremećaji u mreži vezano uz kvalitetu opskrbe električnom energijom i napona za sve građane jer bi došlo do prekomjernog ulaska električne energije pri preuzimanju iste. Ne razumijemo, još ću jednom napomenuti, to obrazloženje i zato nas je to zbunilo, na prethodni amandman jer ne vidimo kako bi Direktiva to ograničila da jedinice, recimo, regionalne samouprave ne mogu biti članovi energetskih zajednica, a što se ovoga tiče, dakle, isto tako, smatramo da ne postoji stvarni tehnički razlog ograničenja priključne snage proizvodnog postojenja i da se ono unaprijed zakonski ograničava, to 80%-tno ograničenje priključne snage izgleda i arbitrarno i kao prejudiciranje nečega što možda uopće neće imati osnov iz perspektive tehničkih uvjeta na točno određenoj lokaciji. Naime, niti on nije u skladu sa Direktivom 944 o zajedničkim pravilima o za unutarnje tržište električne energije. Ostajemo pri amandmanu i tražimo da se o njemu glasa i također, smatramo da ovaj unificirani odgovor da nije u skladu sa Direktivom bi trebali pojasniti.

Dakle, ovim amandmanom zapravo smo htjeli napraviti jednu pristojnu higijenu ovog zakona. O čemu je riječ? Ako agencija vodi upisnik svih drugih stvari onda bi bilo logično da agencija vodi i upisnik koji je vezan uz laboratorije. Ono što moram priznati, a to je da ste vi kao predlagač zakona napravili jedan napor i između prvog i drugog čitanja, ali ovo bi bilo odraditi stvar do kraja. Dakle, ministarstvo je to koje donosi rješenja, ministarstvo je to koje odbija zahtjeve za upis laboratorija, ministarstvo je to koje će i dalje donijeti rješenje kad neko ne zadovoljava uvjete. Ali ako agencija vodi upisnik i sve ovo drugo onda bi logično bilo da agencija vodi i ovaj upisnik. Ali iz kog bazičnog razloga nadzor nad laboratorijima radi agencija i sad kada će ona raditi nadzor onda će bit halo bingo, zvat ministarstvo, od ministarstva tražiti popis i raditi nadzor. Vi ćete i sami kao što ste već ovaj upisnik prebacili iz ministarstva u agenciju u ovom času upisnik vezano uz meritum zakona vodi ministarstvo i vi ste se odlučili upisnik taj prebaciti u agenciju, tu ste u obrazloženju rekli da ćete imati četiri zaposlena, ok, vidjet ćemo što će bit, ali onda ima logike da sve upisnike vodi agencija. Vi ste od te logike odustali bilo vam je jednostavnije odbiti amandman nego malo ući u stvar. Doći ćete i sami do toga pa ćete vjerojatno kroz neku izmjenu zakona napraviti i to. Trebali ste samo malo poslušati i to učiniti i bit će vam lakše i jednostavnije, ali tu smo gdje jesmo i stoga molim glasanje o ovom amandmanu.

Dakle, ne prihvaćam obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje. Naime, ako je dovoljno da proizvođač posjeduje strojeve za čišćenje i kalibriranje sjemena cilj takve dorade nije smanjenje karantenskih biljnih bolesti što se navodilo kao glavni argument uvođenja takvog propisa nego smanjenje širenja korova i sjetva kvalitetnijeg sjemena što ne bi trebalo nametati kao obavezu. Dakle ponovit ću, cilj ovih amandmana je jednostavan, s obzirom na izmjene zakona koje su došle u drugo čitanje vidimo da je ministarstvo uočilo propuste koje je ignoriralo u raspravi prilikom prvog čitanja zakona. Budući da je već jednom priznalo pogrešku ne vidim zašto ne bi krenulo ponovo u smjeru dijaloga i suradnje i uvažilo ostale zahtjeve naših malih poljoprivrednika koji se bave proizvodnjom odnosno uzgojem sjemena, tako da imamo doista jedan kvalitetan Zakon o sjemenu i sadnom materijalu. Postaje sastavni dio. Amandman br. 6. Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Amandman se ne prihvaća. Kako se ne prihvaća prijedlog da Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu preuzme vođenje upisnika ovlaštenih i referentnih laboratorija, ne može se prihvatiti brisanje čl. 13. st. 8., te izmjene u ostalim stavcima čl. 13. Naravno, ovo ima veze sa onim što sam već obrazlagala, dakle u trenutku ako Agencija za poljoprivredu i hranu vodi upisnik onda se je trebalo i sve ovo drugo posložit. Dakle, nama u klubu je trebalo relativno i malo vremena i energije i truda da to posložimo i da možda bude efikasniji način rada ministarstva odnosno agencije. Vi ste vrlo olako odbili taj amandman i niste ušli u cijelu priču. Taj amandman nema veze ni, ni sa pojmovnikom, dakle ta dva amandmana imaju samo veze s tim da napravite nekakvu bazičnu higijenu vezanu uz taj zakon i da napravite nešto bazično, način na koji ćete upravljati cijelom tom problematikom da se točno zna što radi agencija, da se točno zna šta radi ministarstvo, da se vidi gdje su nadležnosti ministarstva, gdje su nadležnosti agencije. Niste ni najmanji mogući napor napravili da em razumijete o čemu govorim, al ja mislim da razumijete o čemu govorim, da možda malo sjednete i vidite da si na taj način olakšate posao, ali na taj način se točno vidi gdje posao jednog ministarstva staje, a gdje posao agencije počinje i završava. Prema tome, vrlo olako ste se odlučili naravno odbaciti i onaj amandman, a i ovaj i ono moram ponoviti, ja zaista sam duboko uvjerena, to mi se desilo ne jedanput, da za jedno 6. mjeseci ili godinu dana s tim istim stvarima dođete ili postanete svjesni da bi vam ovo olakšalo način upravljanja, ali što je tu je. Predlagatelj ostaje pri predloženom da svi poljoprivredni proizvođači čija ukupna proizvodna površina određenih skupina bilja odnosno strnih žitarica, uljarica i predivog bilja ne prelaze 7 hektara, što je dakle zaključak na razini povjerenstva, te usuglašeno sa većinom dionika. Dakle, oni ne, ne mogu biti izuzeti od obveze dorade sjemena s poljoprivrednih gospodarstava, što je rezultat prinosa također ovih kultura, te poštivanja smjernice dobre poljoprivredne prakse vezano za plodored. Dodatno, Ministarstvo poljoprivrede će putem natječaja osigurati sredstva za opremu za poljoprivredne proizvođače koji će dakle prelaziti ovu granicu od 7 hektara kako bi putem eu sredstava osigurali dodatnu opremu. Dakle, smatramo da je ovaj 5. potstavak neprecizno i zbunjujuće oblikovan, da je potrebno precizirati da svaki poljoprivredni proizvođač može zasijati različite kulture unutar iste skupine bilja, što znači da mogu zasijati do 4 površine po logici četveroreda.

Dobro. Amandman se ne prihvaća. Predlagatelj kao i prethodni amandman, predlagatelj ostaje pri predloženom da svi poljoprivredni proizvođači čija ukupna proizvodna površina određenih skupina bilja, ponavljam strnih žitarica, uljarica i predivog bilja ne prelaze 7 hektara, budu izuzeti od obveze poštovani potpredsjedniče. Žao mi je što je predlagač kratkovidan, što ne vidi geopolitičku i geostratešku situaciju koja se dešava u svijetu. Ne vidite što se dešava trenutno u Engleskoj. Ovo bi bile zlatne rezerve koje bi omogućile gospodarstvima do 30 hektara koja su na pragu opstojnosti na kojoj može obitelj živjeti vrlo su podložna potresima i vrlo lako propadnu ili će napredovati. Ovo bi im pomoglo da oni mogu progurati određeni dio sa svojim vlastitim sjemenom i u slučaju da se na tržištu ne mogu nać količine sjemena kako se želi, a ovdje su u pitanju uljarice, posebno soja koja za posebna podneblja treba tražiti posebne hibride kako bi se oni prilagodili i kako bi zrenje bilo da se beru u standardnoj kvaliteti jer je sušenje soje izrazito skupo. Predlagač jednostavno ne vidi, daje djelomično mogućnost da se koristi farmersko sjeme, znači nisu bolesti u pitanju, proizvođačima krumpira smo omogućili da sve količine mogu sami ostavljati, tako da su u ovom trenutku mali ratari diskriminirani i jednostavno zbog, evo ne znam pravog razloga da im se ne dozvoljava tih 10 hektara. Kad dođemo do potresa sa sjemenom onda ću vas podsjetiti na ovo što smo tražili. Amandman se ne prihvaća. Ako se predmetna izbriše izuzeće od dorade obuhvatilo bi samo sjeme povrća, krumpira, krmnog bilja, repa kao i biljne vrste upisane u sortnu listu RH kao čuvane sorte ili sorte razvijene za uzgoj pri određenim uvjetima. Nadalje, sorte upisane na drugim sortnim listama iz Članka 53. stavka 4. ovog zakona, poljoprivredne proizvođače upisane u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, lokalne populacije i sorte koje nisu upisane na sortnim listama i nisu zaštićene o primjenjivačkim pravima, a svi proizvođači strnih žitarica i uljarica i predivog bilja bili obvezni provoditi doradu sjemena s poljoprivrednog gospodarstva što nije cilj predlagatelja. Uredba EZ 1768/95 o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu zajednice te prateći dokumenti koji ju nadopunjuju definiraju mala gospodarstva kao ona na kojima se predmetne kulture žitarice, krmno industrijsko bilje proizvode na površini većoj od one koja je potrebna za proizvodnju 92 tone žitarica, a to je značajno više od 7 hektara. Zakonom nije jasno definirano odnosi li se odredba na ukupnu površinu na kojoj gospodarstvo proizvodi navedene kulture ili isključivo na površinu koja je zasijana usjevom iz vlastitog sjemena. Potrebno je stoga dodatno pojašnjenje da se radi o količinama pojedine kulture iz vlastitog sjemena kako u praksi ne bi došlo do različitih tumačenja i nelogičnosti provedbe. Obrazloženje isto kao i kod amandmana 7. i 8. Amandman broj 11. zastupnice Ružice Vukovac. Amandman se ne prihvaća. Kako se ne prihvaća prijedlog brisanja odredbi o sjemenu s poljoprivrednog gospodarstva u Članku 3. točka 3., te Članak 17. prijedloga zakona, ne može se prihvatiti brisanje Članka 18. stavka 2. Zastupnice Vukovac nema pa o tome moramo glasovati. Amandman broj 12. zastupnice Marije Selak Raspudić. Amandman se ne prihvaća. Kada je riječ o naturalnom sjemenu koje će se koristiti kao sjeme s poljoprivrednog gospodarstva dovoljno je imati dokument o porijeklu sjemena s poljoprivrednog gospodarstva što znači da je potrebno samo navesti na kojem poljoprivrednom gospodarstvu je sjeme proizvedeno te o kojoj se količini sjemena radi. Razgovarajući s relevantnim udrugama koje su bile i vaš partner u donošenju konačnog prijedloga zakona jasno je da treba iz zakonske odredbe izostaviti odredbu da je potrebno posjedovati dokument o porijeklu sjemena s poljoprivrednog gospodarstva jer to proizvođačima kojih je ionako nedovoljno i s obzirom da cijela proizvodnja počiva na njihovom entuzijazmu stvara dodatne i nepotrebne troškove i administrativne obaveze. Zbog toga tražimo da se u Članku 18. mijenja stavak 4. koji glasi, dobavljač sjemena registriran za doradu smije dorađivati naturalno sjeme ako je za to sjeme izdan zapisnik o službenom nadzoru i uvjerenje o priznavanju usjeva. Navedeni stavak nije potrebno dodatno uređivati iz razloga što je pojam dobavljač u predmetnom zakonu definiran na način da je on pravna osoba ili fizička osoba koja se bavi jednom od slijedećih djelatnosti, održavanje, proizvodnja, dorada, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

Ja mislim da ovom članku zakona ništa ne bi smetalo da piše proizvođač i dorađivač sjemena što bi preciziralo da su i oni odgovorni. Ja znam za ovo tumačenje dobavljač, no međutim u mogućim sudskim procesima upitno je što će biti. Nakon ovog donošenja ovoga zastupnika ja ću vas zastupničkim pitanjem službeno tražiti tumačenje riječi dobavljač koji ćemo onda uvijek koristiti negdje pa kada će biti problem imat ćemo službeno tumačenje. Ukoliko mi neće dati službeno tumačenje ovo što ste danas rekli, onda je to vaš problem. Kluba zastupnika HDZ-a. Kluba zastupnika SDP-a. Amandman se ne prihvaća. Intencija predlagatelja ovog članka je da se izvrši potpuna revizija dosadašnjih subjekata upisanih u upisnike. Naime, trenutno je u upisnicima dobavljača, uzorkivača i laboratorija upisano oko 2500 subjekata. Međutim, od ukupno upisanih subjekata aktivno je njih oko 500. Ovakvim postupanjem želja predlagatelja je da se dobije stvarno stanje subjekata koje se bavi jednom od propisanih djelatnosti. Naravno otvara se mogućnost za upis novih subjekata. Isti postupak je primijenjen prilikom izrade novog Zakona o biljnom zdravstvu. Tako je danas u tijeku postupak ponovnog upisa u upisnik specijaliziranih subjekata te sređivanje istog upisnika. Tražimo glasovanje o ovom amandmanu budući temeljem predloženog Članka 88. svi dobavljači, voditelji laboratorija, uzorkivači, a radi se o 100-tinama ljudi moraju prolaziti postupak ponovnog upisa u upisnike uz predočenje hrpe dokumentacije samo zato što se mijenjaju zakonski propisi. Nepotrebno je to silno administriranje i postavlja se pitanje zašto upisnici jednostavno ne ostanu ili se sad samo sadržaj upisnika ne preseli u novi obrazac. Dodatno, na tom primjeru moglo bi se pokazati da se neki poslovi za gospodarske subjekte od strane državne administracije mogu obaviti po službenoj dužnosti bez dodatnih troškova i sa po mogućnosti što manje dokumentacije stoga se predlaže brisanje Članka 88. Zastupnica Marija Selak Raspudić je predložila saboru donošenje zaključka kojeg ste dobili u pisanom obliku. Želi li se predstavnik predlagatelja očitovati o predloženom zaključku.

Dakle, Ministarstvo poljoprivrede prilikom izrade zakona i podzakonskih akta osniva radna tijela za izradu prijedloga, propisa u kojima su uključeni predstavnici poljoprivrednika, znanstvene zajednice proizvođača, ali i udruga. Prilikom izrade predmetnog zakona bili su uključeni svi zainteresirani dionici te će se isto primjenjivati u budućim izradama zakonskih i podzakonskih akata.

U RH nema genetski modificiranog poljoprivrednog reprodukcijskog materijala kao ni proizvodnje istoga bilo u komercijalne svrhe, bilo u obliku poljskih pokusa, a na snazi je nulta toleranca na uvođenje u okoliš živih GMO organizama. Također ističemo da Prijedlog zakona o sjemenu ne ograničava razmjenu sjemena odnosno da ne komercijalno korištenje sjemena nema ograničenja iako je Europska komisija o studiju o opcijama Unije da ažurira postojeće zakonodavstvo proizvodnji i stavljanje na tržište biljnog reprodukcijskog materijala naglasila da marketinške direktive ne dopuštaju razmjenu materijala između poljoprivrednika. Odredbama predmetnog zakona štitimo poljoprivredne proizvođače i osiguravamo korištenje kvalitetnog i zdravog sjemenskog materijala. Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu obavlja certifikaciju sjemena i sadnog materijala kroz postupak službenog nadzora nas proizvodnjom, doradom, pakiranjem, plombiranjem i označavanjem poljoprivrednog reprodukcijskog materijala. Certifikacija poljoprivrednog reprodukcijskog materijala jedan je od oblika sustava kvalitete kojim se poljoprivredni reprodukcijski materijal namijenjen stavljeno na tržište kontrolira i nadzire kako bi se krajnjem potrošaču osiguralo da odgovara svim podacima koji su navedeni na pakiranju odnosno na certifikatima.

Dakle, tražit ću naravno da se o navedenom zaključku glasuje jer uopće nisam razumjela zašto ga ne prihvaćate. Prije nego što kažem od čega se sastoji sam zaključak potrebno je reći zašto je on uopće nužan i zašto očekujem da će i drugi zastupnici za njega glasovati. Naime, cijeli ovaj proces donošenja Zakona o sjemenu bio je mukotrpan i težak s neizvjesnim ishodom, najteži je svakako bio za proizvođače i dorađivače sjemena u Hrvatskoj koji su morali uložiti izuzetne napore i vlastite resurse da bi lobiranjem i alarmiranjem javnosti osvijestili kakav se problem nalazi u prvom predloženom zakonu i da bi se tek onda došlo do toga da se nešto i promijeni na način da budemo relativno, ali nažalost ne i apsolutno zadovoljni drugim prijedlogom zakona. Upravo zbog toga da ne bi u budućnosti svaki put se na ovakav način teško i neizvjesno moralo lobirati da se dođe do ikakvog rezultata tražimo da se ovim zaključkom prenese hrvatskoj javnosti, a još više našim proizvođačima jasna i nedvosmislena poruka o tome kakva je naša poljoprivredna politika i kakvi su naši državotvorni interesi jer je poljoprivredna politika od njih neodvojiva, Stoga predloženi zaključak kaže da se zadužuje Vlada RH. A vezano za najavljenu promjenu eu regulative o stavljanju na tržište sjemena i ostalog reproduktivnog materijala, biljnog zdravstvu i GMO nakon donošenja budućih poljoprivrednih politika i zakona koji iz njih proizlaze jednako kao i kod mogućih izmjena i dopuna Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja obavezno uvažava mišljenja samih poljoprivrednika i da ne kreira pravila različitih od onih koje imaju druge zemlje u okruženju da bi stavljala u neravnopravan položaj naše proizvođače.

Amandman se ne prihvaća. U čl. 16. vrste autorskih zbirki navode se samo primjerice informativna publikacija uživat će zaštitu kao autorska zbirka ako su udovoljeni svi uvjeti navedeni u čl. 16. st. 1. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Ustrajat ćemo u ovom amandmanu i povući ćemo baš paralelu između antologije koja je navedena u samom članku i informativne publikacije. Antologija je zbir književnih djela, a informativna publikacija bi trebala biti zbir novinarskih članaka neovisno o mediju u kojemu se prenose i iz tog razloga tražimo glasanje.

U ime kluba poštovana zastupnica Peović. Dodat ću ovome što je rečeno, dakle u čl. 158. prijedloga zakona informativna publikacija definira se kao, citiram, zbirka koja se uglavnom sastoji od pisanih autorskih djela novinarske prirode koja može sadržavati i ostale vrste djela ili predmete srodnih prava uključujući i fotografije i video sadržaje. Stoga je potrebno da se radi izbjegavanja bilo kakvih nejasnoća ujednači ovaj zakon i da se informativna publikacija izrijekom uvrsti u čl. 16. predloženog zakona. Amandman se ne prihvaća. Ne prihvaćam obrazloženje i iz već ranije navedenih razloga tražit ću također da se o ovom amandmanu glasuje. Amandman se ne prihvaća. Dodatni zahtjev iz čl. 8. st. 5. direktive ne odnosi se na pravo autora, te u bilo kojem trenutku isključi svoje djelo iz mehanizma licenciranja djela nedostupnih na tržištu. Mi ostajemo kod ovog amandmana. Naime, smatramo da je, izostanak predložene iznimke mogao bi dovesti izdavače periodičnih publikacija u ozbiljne probleme.

Novinar je autor, autor je sukladno čl. 21. prijedloga ovog zakona ima javno biti, ima pravo biti priznat i označen kao autor djela, te je osoba koja javno koristi autorsko djelo dužna pri svakom korištenju naznačiti autora osim ako autor u pisanoj izjavi ne želi biti naveden ili ako način pojedinoga javnog korištenja autorskog djela onemogućava navođenje autora. Slijedom navedenoga ime i prezime novinara koji je potpisan mora biti jasno vidljivo i označeno u svim slučajevima jer bi svako suprotno postupanje predstavljalo povredu prava na priznanje autorstva. Dodatno, predložena sintagma, citiram, ako je to u skladu s uobičajenom praksom u medijskom izvješćivanju je nepotrebna budući da sam čl. 21. predviđa iznimke od prava na priznanje autorstva. Ujedno navedena sintagma na način kako je predviđena u trenutnom prijedlogu zakona je potpuno neodređena, ostavlja pravne praznine i prostor za neosnovano zaobilaženje prava na priznavanje autorstva. Amandman se ne prihvaća. Isto je obrazloženje dano uz amandman naveden pod rednim br. 11.

Amandman se ne prihvaća. Ne slažem se s navedenim objašnjenjem i tražit ću da se o amandmanu glasuje i iz svega što su kolege već ranije rekli a i zbog toga što, kao što sam upozoravala ministricu tokom rasprave u Saboru o Zakonu, biti autor, odnosno dati novinaru pravo da se priznaje kao autor, nije jedna plaketa koja se nosi doma roditeljima da bi oni bili ponosni, nego je riječ o nečemu što ukazuje na određena prava koja se mogu konzumirati. Ovaj amandman kao i ostali koji se spominju na tom tragu upravo ide za konzumacijom tih prava stoga nemojte davati nekakve značke i plakete nego radije prihvatite amandmane i dozvolite da se ta prava doista i mogu konzumirati u realnom životu. Dodatno propisivanje obaveznih sastojaka autorsko-pravnog ugovora moglo bi rezultirati nevaljanošću sklopljenih ugovora ako oni ne sadrže obvezne sastojke. Upućuje se na osnovne odredbe u pogledu autorskog prava u pravnom prometu, osobito odredbe čl. 58. U ime kluba, poštovani zastupnik Fabijanić. Tražimo, dakako glasanje, odnosno ustrajemo na amandmanu zato što u svakoj zakonskoj noveli, ako je pobliže utvrđen sadržaj samog ugovora, to je onda jednostavnije njegovo sklapanje. Na kraju krajeva, i u Zakonu o radu imamo točno odredbe koje u njemu moraju stajati, prema tome ovo preciziranje je u biti usavršavanje novinarskih, odnosno autorskih prava općenito, što i jest prva i osnovna funkcija ove Direktive s kojom sada usklađujemo domaće zakonodavstvo. Amandman se ne prihvaća. Pa ne znam što bi bilo bitnije da stoji u tom ugovoru nego vrijeme trajanja i mjesto trajanja tako da ne vidim zašto je to obrazloženje, nije mi uvjerljivo i zašto se to odbacuje. Amandman se ne prihvaća. Poštovana zastupnica Selak Raspudić. Ne prihvaćam obrazloženje, tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje, već je obrazloženo zašto je to potrebno. Slažem se s time da ukoliko postoji autorsko-pravni ugovor, ukoliko postoje neka prava, onda ona moraju uključivati jasne odrednice na čemu će se temeljiti, inače nema smisla da se uopće i zakon kao preduvjet konzumacije nečijih prava uopće i donosi. Slična odredba o malom nakladničkom ugovoru propisana je Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima već dugi niz godina, a uvedena je u područje informativnih publikacija u kojem je potrebna brza objava djela te bi propisivanje obveze sklapanja autorsko-pravnih ugovora u pisanom obliku predstavljalo nerazmjerno opterećenje ugovornih strana.

Amandman se ne prihvaća. U ime kluba, poštovana zastupnica Peović. Ma dakle, ako bi se zakonom propisalo da mali nakladnički ugovori čine iznimku od pravila o obvezatnom pisanom obliku ugovora, navedeno bi evidentno dovelo do stavljanja autora u još slabiji položaj u odnosu na nakladnika koji je u pravilu jača strana u ugovornom odnosu, stoga je zakonskim odredbama potrebno ojačati poziciju autora. Na ovo automatsko odbijanje svih naših amandmana neću trošiti riječi zašto je važno da i ovi ugovori ne čine iznimku, nego ću samo povući paralelu da se i ovom tu zakonskom prijedlogu, kao i u zakonskim prijedlozima vezanima uz radno zakonodavstvo evidentno ne primjećuje tko je slabija strana i koga treba štititi i svi ovi amandmani idu znači u korist autora, a vaše odbijanje i sam ton tog zakonodavnog prijedloga, tog zakonskog prijedloga zapravo ide u korist poslodavaca.

Ne prihvaćam obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje. Naravno da je cilj ovog amandmana kao i amandmana koji su kolege predložili ranije identičan i jasan. Cilj je da se zakonom zaštite prava autora, u ovom slučaju novinara, tako da oni jasno budu definirani, njihove obaveze i prava unutar zakona, pogotovo ovdje kada govorimo o malim nakladničkim ugovorima, da se ne bi pod njih švercali i neki drugi oblici ugovora, odnosno da se ne bi zaobilazilo definirati status, položaj i materijalna prava novinara, što je doista u praksi često slučaj, a bojim se da cijelim ovim zakonskim izmjenama uopće niste uzeli u obzir novinarsku praksu i koliko oni teško dolaze do ikakvog ugovora, a posljedično i konzumiranja ikakvih materijalnih prava, a u ugovorima na neodređeno ili neko dulje određeno neću uopće govoriti. Posljedice toga je, na to sam upozorila u raspravi, nemogućnost kvalitetnog usredočavanja na temu, izvještavanja i specijaliziranja, a onda možemo kasnije razgovarati o uopće demokratskim procesima u ovoj zemlji jer mi svi uvelike ovisimo o medijskom sadržaju, tako da je rad na novinarskim pravima zapravo rad na demokratizaciji našeg društva. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se traži brisanje čl. 93, dok obrazloženje amandmana ne odgovara sadržaju odredbe na koju se odnosi. Da, ne znam, voljela bi da ste malo pomnije obrazložili što smo pogriješili ili gdje smo tu sad nešto pogrešno napravili. No, mislim ovdje stvarno ću ponoviti i ovo što sam rekla prethodno, ali ću naglasiti i iduću stvar. Stavljanje autorskih prava prvenstveno u ruke poslodavca, a ne autora je zapravo jedna preslika američkog zakonodavstva dok je europsko zakonodavstvo uvijek išlo više na ruku autorima. I evidentno je da se ovdje isto tako autorska prava su u prethodnoj odredbi i autor zadržavao jel, dok i to bez ograničenja, dok po predmetnom zakonu ako nije drugačije određeno poslodavac stječe sva imovinska prava na autorsko djelo koje je stvorio autor. Time se autor devidendtno stavlja u nepovoljniji položaj, a poslodavcu se olakšava da to kažemo i odluka o otkazu. Jer ako poslodavac zadržava sva prava nad djelima, znači nad onim proizvodom koji je izašao iz tog posla, imovinska prava na autorsko djelo onda poslodavac više nema zapravo niti potrebe za radnikom. Amandman se ne prihvaća. Odredba uređuje posljedice raskida ugovora i ne utječe na mogućnost podnošenja zahtjeva za naknadu štete sukladno zakonom kojim se uređuju obvezni odnosi. Dakle, mi ostajemo kod ovog amandmana. Dakle, ako se stavak 2. odnosi na slučaj iz stavka 1. u kojem naručitelj nije ispunio svoje obaveze ili je kasnio s ispunjenjem svojih obaveza nije jasno zašto bi autor išta trebao vraćati. I doista stječe se dojam vrlo često da je ovo zapravo zakon o zaštiti prava poslodavaca, nažalost. Ako se pak u stavku 2. misli na sporazumni raskid ugovora onda mislim da je to trebalo tako precizno i navesti. Zahvaljujem i ostajemo kod amandmana i tražimo glasovanje. Kao i u važećem Zakonu o autorskim pravima i srodnim pravima odredbom Članka 100. uređuje se da se odnosi u pogledu autorskog djela stvorenog u radnom odnosu uređuju ovim zakonom, ugovorom o radu ili drugim aktima kojim se uređuje radni odnos ili drugim ugovorom sklopljenim između autora i poslodavca. A izmjene uređenja u slučaju da ugovorom o radu ili drugim aktom nije drugačije uređeno. Predloženom rješenju uređenja autorskog djela u radnom odnosu prethodila je analiza komparativnog zakonodavstva država članica EU. S obzirom na to da se postojeći model zakonskog uređenja u praksi nije pokazao kao odgovarajući te su se iz njega proizašli brojni problemi. Ovo je pitanje sad uređeno slično kao i u većini država članica EU. Odredba Članka 100. se odnosi na imovinska prava i ne utječe na odredbe kojim se uređuju moralna prava autora. Poštovani potpredsjedniče oštro ćemo inzistirati na ovim amandmanima iz razloga što je sada sve više jasno da pod izlikom usklađivanja domaćih propisa sa europskom direktivom u potpunosti umanjuju dosada važeća novinarska prava koja se nalaze i sadržana su u Zakonu o medijima.

Onda ćemo vidjeti da tome nije tako. Amandman se ne prihvaća. Isto obrazloženje dano uz amandman navedeno pod redni broj 22. Ostajemo kod amandmana. U slučaju dakle prestanka radnog odnosa primjerenije je da raspolaganja autorskim pravima iskorištavanja dijela stvorenog u radnom odnosu ostane autoru kao manje zaštićenoj strani. Također neprihvatljivom smatramo odredbu koja samim postojanjem radnog odnosa poslodavcu daje pravo da bez izričite privole autora prerađuje djelo stvoreno u radnom odnosu. To otvara prostor cenzuri kao i manipulaciji autorovim stavovima. Članak 26. govori o moralnim pravima autora, što su osobne i duhovne veze autora s njegovim autorskim djelom. Ako netko to autorsko djelo prerađuje bez izričitog autorovog pristanka te veze nekim dijelom ili u cijelosti mogu postati narušene ili nametnute. Završno, u slučaju prestanka radnog odnosa pravo poslodavca da dovrši nezavršeno autorovo djelo treba biti regulirano sporazumom odnosno ugovorom sklopljenim između autora i poslodavca. Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte. Evo svemu što je rečeno samo ću dodati tome to da dopusti li se mogućnost prerade jel autorskog djela, to stvarno prijeti da će doći do fakenewsa pa i cenzure, a ono što ste vi dali u svom obrazloženju me posebno iznenadilo, da moralna prava autor zadržava.

Amandman se ne prihvaća. Dakle, ne prihvaćam ovo obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje tim više što je sada vidljivo, ako ranije nije bilo jasno, da je riječ o generičkom odgovoru koji ste mi dali jer amandman koji sam ja podnijela nije identičan kao amandmani koji su ovdje branjeni zato što moj amandman, ako ste uopće i pažljivo čitali naše amandmane, ide šire i ne traži da se zadrže imovinska prava autora isključivo novinara nego se referira i na ostale točke čl. 100. koje se odnose i na tvorce arhitektonskog dijela odnosno računalnih igara. Dakle, ne možete mi dati generički odgovor ako ovdje govorim o 3 različite skupine koje su različito definirane i nezaštićene iako bi trebale biti zaštićene zakonom. Ono što novinari o kojima se najviše govori, ali ja sam svojim amandmanom tražila da se to proširi u smislu prava i na one koji su tvorci arhitektonskih djela, a i računalnih igara koji su ipak malo zaštićeniji čak kroz ovaj zakon, mislim na ove koji su tvorci računalnih igara, dakle traže svoja imovinska prava. Stvar je vrlo jednostavna. Čovjek, pogotovo ako ćemo ići prema onome prema čemu ide cijeli zapad, kroz svoj životni vijek mijenja više različitih poslova. No specifičnost toga da se netko naziva autorom u odnosu na možda neka druga zanimanja da on ne proizvodi serijske stvari nego kreira jedan novi sadržaj koji ima osobni pečat. I takav sadržaj koji je neodvojiv od njegovog vlasnika nikada ne može biti u pogledu imovinskih prava, a ona dalje možemo govoriti o nadogradnji na simboličkoj razini i svim pravima koja nam tako pripadaju predmetom isključivo poslodavca i njegovog uživanja. Dakle, tražimo da se autor kao autor ne samo novinar nego i novinar i arhitekt i tvorac računalnih igara u potpunosti uvažava i u materijalnom smislu jer svi od nečega živimo. Odredba … [[Govornik se ne razumije]] na temelju primjedbi iz javnog savjetovanja, a izraz bitan doprinos i primjerena ili razmjerna naknada uobičajeni su u području uređenja autorskih prava i srodnih prava. Baš iz javne rasprave ustrajemo na amandmanu zato što to je de facto amandman udruge koja se bavi zaštitom autorskih prava novinara.

Amandman se ne prihvaća. Ja ću samo dodati ovome što je rekao kolega Fabijanić da je Društvo za autorska prava novinara relevantna organizacija, a da se tijekom cijele rasprave i izvan sabora i na plenarnoj sjednici vrlo ružno i zapravo jako ne afirmativno ministarstvo odnosilo prema tom društvu i prema primjedbama koje su dolazile iz tog društva. Tražit ćemo da se o amandmanu glasa. Amandman se ne prihvaća. Obrazloženje je već dano uz amandman naveden pod br. 26. Poštovana zastupnica Selak Raspudić. Ne prihvaćam ovo obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje iz još jednog razloga. Uz ovo sve navedeno, dakle riječ je o tome da imamo jedan načelni problem koji se provlači kroz ovaj zakon, a to je da zakon nije precizno određen. Dakle, mi ne možemo govoriti o stvarima koje mogu biti predmet arbitrarne prosudbe kao što je bitan doprinos i primjerena naknada itd. Tako se mi možemo razgovarati na kavi, a ukoliko želimo stvarati zakone onda oni moraju nedvosmisleno definirati materijalna prava koja iz njih proizlaze za one na koje se odnose. Stoga se ne slažem s pruženim objašnjenjem, te ću tražiti da se o navedenom amandmanu glasuje.

Amandman se ne prihvaća.

Gospodin Škoro, izvolite. Poštovani državni tajniče, dakle slušam pozorno ovo sve skupa i ovo je jedan od, barem što se tiče mene osobno i branše kojoj ja pripadam, krucijalnih zakona gdje ste vi kao državni tajnik i gđa. ministrica, cjelokupna vlada i vaše ministarstvo imali povijesnu šansu da napravite nešto što je bjelodano jasno. Vi ćete ovim zakonom u stvari tražiti nešto čega nema, posebice kad je u pitanju glazbena industrija. Vi ste ovim zakonom konačno bili u prigodi da popravite jednu neravnopravnu situaciju u kojoj se nalaze glumci, novinari, glazbeni izvođači, glazbeni autori, kreativna industrija u cjelini koja je motor ove cijele priče i vi cijelo vrijeme uporno odbijate mogućnost da se pomogne kreativcima jer su u neravnomjernom položaju, a to i je bila intencija dakle da se na neki način njima obešteti sve ono što se stoljećima radi krivo. Vi i dalje štitite one koji mogu nešto umnožavati i dalje štitite one koji to nečije djelo mogu prodavati i dalje štitite one koji de facto samom činjenicom da posjeduju nekakav stroj ili distributivni lanac jesu i bivaju u povlaštenoj poziciji. Jedini način da se, kad je u pitanju ovaj konkretan članak, napravi nešto, to vam govorim kao autor, izvođač, diskograf, utemeljitelj nekih organizacija, doktor znanosti koji je potrošio 10 godina svog života je da se taj individualni dio prevede u kolektivni i da preraste u ne odrecivu naknadu i prije ili kasnije, a tehnologija će to pokazati da sam bio u pravu, to će se dogoditi. Amandman se ne prihvaća, umjetnici izvođači nisu koautori audiovizualnog djela, ne mogu imati jednako pravo na raskid ugovora kao koautori. Tražit ćemo glasanje o amandmanu. U čl. 139. navode se prethodni članci u kojima su navedene odredbe primjenjuju i na umjetnike izvođače i kad to nije izrijekom rečeno, ako za umjetnike izvođače nije nešto posebno određeno ili ne proizlazi iz pravne naravi pravo umjetnika izvođača. Ovu odredbu valja proširiti na čl. 95. kako se ovim našim amandmanom i predviđa. Naime, u čl. 95. određuje se glavni koautor, ostali koautori i autori doprinosa imaju pravo na raskid ugovora i zadržavaju pravo na naknadu ako producent audiovizualnog djela nije završio audiovizualno djelo u roku od pet godina od sklapanja ugovora ili ako završeno djelo nije priopćio javnosti u roku od dvije godine nakon završetka djela. Potrebno je smatramo ovo pravo proširiti na umjetnike izvođače jer su i oni utrošili svoje vrijeme i uložili svoje umijeće, energiju, talent i autorstvo u pripremu i realizaciju nezavršenog i nepriopćenog audiovizualnog djela. I sad tek vidim koliko sam bila u pravu, mislila sam da pretjerujem u emociji, zaista se pitam zašto Ministarstvo kulture ne voli glumce? A sad sam ljuta. Ostajemo pri zahtjevu za glasanje. Amandman se ne prihvaća, odredbom ako ugovorom nije drugačije određeno nije moguće brisati s obzirom na obvezujuće načelo ugovorene slobode. Umjetnik izvođač koji odluči naknadu ostvariti kolektivno može isto ostvarivati nesklapanjem ugovora o iskorištavanju izvedbe s proizvođačem fonograma.

ugovorom određeno, a ovdje našim amandmanom se bira samo način na koji će se ostvarivati pravo na naknadu ili kolektivnim pravom ili pojedinačnim ugovorom.

Amandman se ne prihvaća. U čl. 149. predloženo je kompromisno rješenjem kojim se uređuje pitanje ugovora iskorištavanjem glazbene umjetničke izvedbe na internetu što predstavlja glavni predmet sporenja između umjetnika i izvođača i proizvođača fonograma u pogledu donošenja ovog zakona. Odredbe ovog članka u skladu s odredbama čl. 18. direktive prema kojoj je u provedbi načela plaćanja primjerene razmjene naknade izvođačima za iskorištavanje njihovih umjetničkih izvedaba u nacionalnom pravu države članice mogu slobodno koristiti različite mehanizme pri čemu su dužne uzeti u obzir načela ugovorne slobode te pravednu ravnotežu između prava i interesa stranaka. Također je uzeto u obzir da direktiva izvođače prepoznaje kao u pravilu slabije ugovornu stranu u odnosu na proizvođače fonograma.

Ok. Ovim amandmanom našim traži se brisanje navedenih riječ u st. 1. kako bi se ostvarilo načelo sadržano u čl. 18.

Dodatno, potrebno je utvrditi osnovicu u ukupnoj prikupljenoj naknadi od strane proizvođača fonograma prema kojoj će se obračunavati udjeli za one izvođače koji nemaju ugovorom regulirani odnos.

Dobro, tražite glasanje.

Amandman se ne prihvaća. Obrazloženje je dano uz amandmane pod br. 30 i 30. Ja bi rekao to ovako, s obzirom na činjenicu da ste odbili amandman na čl. 136, svi ovi moji amandmani nakon toga jednostavno nemaju smisla iz jednostavnog razloga što su bili razrada moguće promjene čl. 136. Posebice se to odnosi naravno i na ovaj čl. 306 pa evo ja ovom prigodom, da bi pomogao tijeku rasprave povlačim sve ove svoje sljedeće amandmane, nema za njih apsolutno razloga jer nemaju uporište u ovom prvom članku i napominjem da bi iskoristio vrijeme, da one 3 godine koje ćete dati i koji u principu pružate mogućnost na, neki način, vlasnicima fonograma, gdje sam i sam vlasnik fonograma i to oko 8 tisuća komada, je li, dakle da u tim nekim pregovorima sa izvođačima pokušaju iznuditi nekakve ugovore jer ponavljam, ugovori kojima se ta baza podataka može kod diskografa napraviti jednostavno ne postoje i tu bazu podataka ipak ima najbolje razrađen HUZIP i pri tome smatram da je kriva poruka poslana u javnost da bi, ne znam, ta situacija sa autorskim pravima, odnosno izvođačkim pravima koje bi dobili prateći glazbenici, na neki način bila mazanje vrata debeloj guski, HUZIP-a ili nekih kolektivnih societyja ili društva za prikupljanje novaca je netočna jer trenutno se ne dobiva nikakve novce. Znači od ničega je postotak ništa, a od nečega, pa naravno da ljudi to moraju dobiti.

Amandman se ne prihvaća. Nema ga pa će se glasati o ovom amandmanu. Amandman se ne prihvaća. Pojam novinarskih autora širi je od pojma profesionalnih novinara i fotoreportera, a predložena izmjena odredbe čl. 167 st. 1 je nejasna. Odredba čl. 167 implementira se odredba iz čl. 15 Direktive koja se odnosi na pravo autora djela uključenih u informativne publikacije na udio od prihoda koji izdavač informativnih publikacija primaju za korištenje njihovih informativnih publikacija od strane pružatelja usluga informacijskog društva te se taj autorski dio ne može ostvariti neovisno. Hvala lijepa. Znači, glasat će se. Ustrajemo pri amandmanu jer činjenica je da je baš ovaj članak zakona jedan od onih najbitnijih od onoga što se traži kod EU direktive, ali isto tako, ta EU Direktiva je prepustila domaće zakonodavstvu da regulira te odnose. Ovako kako ih je definirao predlagatelj, de facto prepušta ono što je prihod mogući od internetskih izdanja, ide isključivo nakladniku, a novinaru, možda, ako i nešto i iz tog razloga smo mi htjeli ono što jest cilj Direktive, a inače, zakon se zove Zakon o autorskim pravima, ne nakladničkim pravima. Tražite glasanje, naravno? Idemo dalje. Klub zastupnika HSS-a i Radničke fronte, 37. Amandman se ne prihvaća. Pa znači naslov predloženog članka je neopravdano ograničavajući jer obuhvaća samo novinare i fotoreportere novinskih djela, ne i one novinare i fotoreportere čija autorska djela su sastavni dio video sadržaja te ga je iz tog razloga potrebno promijeniti. Sam predloženi članak onemogućava novinaru i fotoreportere da samostalno ostvaruju svoju naknadu već ih prisiljava na to, prisiljava da to svoje pravo ostvaruju isključivo preko nakladnika. Ovim zakonskim rješenjem novinari i fotoreporteri će u potpunosti ostati bez ikakve naknade, ukoliko nakladnici iz bilo kojeg razloga ne ostvare to svoje pravo. Pri tome, razlozi za tako nešto mogu biti različiti, a da novinari i fotoreporteri na njih ne mogu uopće utjecati, zato ćemo inzistirati da se glasa o ovom amandmanu. Amandman se ne prihvaća. Ne prihvaćam obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje. Naime, mislim cijela ova procedura je potpuno besmislena. Kada prihvatite, kažete prihvatite i gotovo, a kada kažete ne prihvatite, mi vam dajemo obrazloženje u prazno jer se nikada vjerojatno u povijesti nije dogodilo da je to nešto promijenilo, prema tome, ne znam koji je smisao ovih naših razgovora sa samima sobom, ali očito svi ustrajemo u ovoj predstavi. Ja samo mogu zaključno na tom tragu konstatirati da ovaj nekakav cjelokupni pokušaj koji je prisutan od većeg dijela oporbe, da se novinari, ne samo poimence, nego i u praksi zakona koja će se realizirati njihovim materijalnim pravima, doista dožive kao autori, nije uspio. Zbog toga će ostati nezadovoljni oni, zbog toga ćemo ostati nezadovoljni mi, pri čemu moram napomenuti da naše nezadovoljstvo nije rezultat nekakvih veza s novinarima ili, ne daj Bože, podilaženja novinarima, nego duboke svijesti da društvo kao demokratsko ne može profunkcionirati dokle god novinari ne budu osnažili svoja prava koja će im omogućiti samostalne istupe neovisno o nakladničkim politikama, a koji su bitni upravo u ključnim trenucima kreiranja naše budućnosti. Da pojednostavim, ako je novinar doista zaštićen kao autor onda će on o Todoriću pisati cijelo vrijeme njegovog gospodarskog djelovanja u Hrvatskoj, a ne onda kada dođe afera Agrokor i kada se cijeli sustav već urušio. I zato je važno osnažiti ova prava i bavit se novinarima kao autorima, a ovdje smo svjedočili samo jednoj predstavi bez sluha i u tome nažalost ovoga puta nismo uspjeli. Amandman se prihvaća u izmijenjenom obliku.

Bila bih još dirnutija da ste uzeli u obzir izvođače muzičare, da ste uzeli u obzir glumce, da ste, pričekat ću [[Upadica: Ne, ne, u redu]] da ste uzeli u obzir novinare i novinarke.

Suglasni ste ne, znači. Ne, prihvaćamo vaše i nećemo, nećemo tražit glasanje o ovom amandmanu [[Upadica iz klupe: Prihvaćate ga u izmijenjenom obliku?]] Da. Idemo dalje. Klub zastupnika također zeleno-lijevog bloka, br. 40. amandman. Amandman se ne prihvaća. Termini koji se koriste u ovoj odredbi usklađeni su s terminima koji se koriste u važećem Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a odredbom se implementira odredba čl. 3. direktive koja se izričito odnosi na rudarenje u svrhu znanstvenog istraživanja. Dakle, obrazloženje naše je da istraživačka organizacija je širi pojam i obuhvaća i organizacije koje se uz znanstveno bave i umjetničkim istraživanjem. To je osobito važno kad se spominju sastavnice sveučilišta jer one mogu biti i umjetničke akademije kao što znate sastavnice, npr. Zagrebačkog sveučilišta. Ovo je u skladu i s terminologijom Direktive 219/790. Predložena izmjena u znanstveno uključuje i umjetničko istraživanje, te je primjerena i potreba u kontekstu autorskih prava. Istraživačka organizacija je širi pojam i obuhvaća organizacije koje se uz znanstveno bave i umjetničkim istraživanjem. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se ne provodi tehničko dotjerivanje nego se mijenja sadržaj odredbe čl. 218. suprotno odredbama čl. 419. Uvaženi potpredsjedniče, mi dakako da ustrajemo pri tom amandmanu zato što moramo postati europska država i mi neke stvari moramo imati regulirano ili bilateralnim ugovorom ili kolektivnim ugovorom i ne možemo više bježati od onoga što jest načelo uređene države. A kad govorimo o konkretnim primjerima na koje se često poziva predlagatelj, ova odredba konkretno je preuzeta u načelu od njemačkog zakona. Zahvaljujem. Tražite glasanje naravno.

Amandman se ne prihvaća.

Dakle naše obrazloženje, budući da smatramo da je amandman važan je slijedeće, radi se o tehničkom dotjerivanju. Naime, već prethodno navedene i utvrđene obaveze o ostvarivanju određenih prava u kolektivnom sustavu nisu ujedno istovremeno unesene u sam članak koji sadržava samo katalog prava koja se kolektivno ostvaruju pri čemu je obveza u pogledu platformi za dijeljenje sadržaja iz fakultativnog kolektivnog prenesena u obvezno kolektivno radi usklađivanja s čl. 17. Nadalje, na izrijekom utvrđenu obvezu kolektivnog ostvarivanja prava činjenja dostupnim javnosti za sve snimljene izvedbe koje nisu odgovarajuće regulirane ugovorima iz čl. 149. st. 4. potrebno je u odredbama o obveznom kolektivnom ostvarivanju prava takvo pravo i odgovarajuće predvidjeti.

Amandman se ne prihvaća. O amandmanu će se glasovati. 44. je povučen. Klub zastupnika Centra i GLAS-a. Amandman se ne prihvaća. Uvođenje naknade za iznajmljivanje informativne publikacije kad se ona daje pripadnicima javnosti na korištenja na mjestima kao što su ugostiteljski objekti, posljedica je uvođenja novog srodnog prava izdavača informativnih publikacija sukladno odredbama Članka 165. uz odgovarajuću odgodu primjene do 1. siječnja 2023. godine odnosno do očekivanog gospodarskog oporavka od krize uzrokovane pandemijom bolesti Covid-19. Hvala lijepa, o amandmanu će glasovati. Zastupnik Darko Klasić broj 46. Amandman se ne prihvaća. Na temelju iskustva drugih država članica procijenjeno je da u slučaju nakladnika informativnih publikacija u pogledu korištenja, u pogledu korištenja usluga informacijskog društva obvezno kolektivno ostvarivanje prava odgovarajuće je …/nerazumljivo/… rješenje koje osigurava pravnu sigurnost kako za nositelja prava tako i za korisnika predmete zaštite. Pravnom stečevinom EU predviđeno je obvezno kolektivno ostvarivanje za pojedina autorska ili srodna prava i čega proizlazi da takav način ostvarivanja prava nije u suprotnosti s pravilima EU. Direktiva ne zabranjuje da se prava nakladnika informativnih publikacija u pogledu korištenja od strane pružatelja usluga informacijskog društva ostvaruje u sustavu obveznog kolektivnog ostvarivanja prava. O amandmanu će se glasovati. Broj 47. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman se ne prihvaća. Članak 240. stavak 15. nadovezuje se na Članak 149. stavak 4. te propisuje način koji se u tom slučaju određuje visina cijene koju će platiti proizvođač fonograma za korištenje umjetničke izvedbe na internetu.

Zahvaljujem. Mi ostajemo kod amandmana obzirom da je propisano da se obavezno kolektivno sukladno naravno pravilima organizacija kolektivne zaštite ostvaruju prava onih izvođača koji nemaju ugovorom reguliran odnos s diskografima te se njihova prava naplaćuju od strane organizacija kolektivne zaštite u razmjernom dijelu potrebno je radi utvrđivanja osnovice za obračun takvog razmjernog dijela prvenstveno razdvojiti naknadu koju proizvođač fonograma prikuplja od komercijalizacije putem interneta na onaj dio naknade koji se odnosi na prava umjetnika izvođača od onog dijela naknade koji se odnosi na proizvođače fonograma. Tek potom može se u okviru onog dijela naknade koji pripada izvođačima utvrditi razmjer između izvođača s ugovorima i izvođača bez ugovora pri čemu se organizacija kolektivne zaštite mora obavezati donijeti odgovarajući pravilnik o raspodjeli obzirom na doprinos svakog pojedinog izvođača snimci. Jednako tako navedeno se mora odnositi i na one izvođače koji su odabrali naknadu ostvarivati kolektivno sukladno prijedlogu iz amandmana 13. našeg dakle govorim koje rješava pravo izbora. Smatramo da je ovaj izričaj precizniji u tom smislu i ponovno se zalažemo za prava izvođača koje ste tako brutalno zanemarili pri ovom zakonu. Amandman se ne prihvaća. O amandmanu će se glasovati. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže izmijenjeni naslov koji odgovara sadržaju amandmana koji se ne prihvaćaju. Mi ćemo ipak tražiti glasanje o ovom amandmanu.

I dakle ostajemo kod zahtjeva za glasanjem. Hvala. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže izmijenjeni naslov koji odgovara sadržaju amandmana koji se ne prihvaća.

pripadanja autorskih prava na televizijskim djelima, audiovizualnim dijelima čiji se izvorni arhivski materijal nalazi u arhivi HRT-a, a nastali su prije 1990. godine.

Amandman se ne prihvaća. Odredbom se uređuju pitanja imovinskih, autorskih i srodnih prava u pogledu korištenja audiovizualnih dijela koje se nalaze u arhivi HRT-a, a ne uređuju se pitanja skrbi, restauriranja ili revitaliziranja kinematografskih djela. U području uređenja autorskog prava ne postoji pojam televizijsko djelo.

Naime, već prethodno navedene i utvrđene obaveze o ostvarivanju određenih prava u kolektivnom sustavu nisu ujedno istovremeno unesene u sam članak koji sadržava sam katalog prava koja se kolektivno ostvaruju pri čemu je obaveza u pogledu platformi za dijeljenje sadržaja iz fakultativnog, kolektivnog, jel na to nešto krivo čitam, ne, to je to 52, da, da, da, dakle iz dosega Članka 301., krivo sam, potrebno je izuzeti audiovizualna kinematografska djela to je vrlo važno čije kopije se nalaze u arhivi HRT-a. Naime, HRT nema ni praksu, ni resurse za restauriranje i revitalizaciju kinematografskih djela, niti je do sada bila ovlaštena, niti je, niti treba biti ovlaštena za promociju, distribuciju kinematografskih djela. Također, bilo je potrebno u stavku 3. unijeti odredbu o obavezi HRT-a da izvijesti javnost o popisu djela iz stavka 1. kako bi sve zainteresirane strane pravodobno i u cijelosti podnijeti dokaze o sjecanju odnosno posjedovanju prava na to djelo. Ovaj amandman smatramo izuzetnim važnim, žao nam je da ga niste niti pročitali do kraja, niti shvatili, niti htjeli prihvatiti. Ostajemo kod zahtjeva i tražimo glasovanje, glasanje, šta god. Amandman se ne prihvaća. Odredbom se uređuju pitanja imovinskih, autorskih i sverodnih prava u pogledu korištenja audiovizualnih djela koja se nalaze u arhivi HRT-a. U pogledu institucije kulturne baštine upućuje se na odgovarajuće odredbe zakona. Dakle, ovim člankom određuje se nadležnost Hrvatskog audiovizualnog centra za upravljanje, korištenjem prava kinematografskih djela pohranjenoj u hrvatskoj kinoteci. To je bilo potrebno jer je prethodnim amandmanom primljena Članka 301. sužena samo na televizijska djela. Amandman se ne prihvaća. Ostajemo kod amandmana, tražimo glasanje jer je ova izmjena nužna zbog izmjena koje smo tražili u tekstu Članka 301.

posljedično povećanje troškova poslovanja HRT-a koje se financira javnim sredstvima odnosno prihodima od mjesečnih pristojbi.

Hvala, oprostite. Dakle, jednostavno obrazloženje je da smatramo da je primjereno da naknada za ponovno emitiranje osim glavnom koautoru pripadne i ostalim koautorima kao i umjetnicima izvođačima. Dakle, vi ponovno ovdje zanemarujete ne samo glumce izvođače audiovizualnih djela, nego zanemarujete i autore. Ja sam duboko uvjerena da će ovdje i Ustavni sud imati što za reći jer je naprosto nemoguće da vi suzujute jedno audiovizualno djelo na jednog autora tzv. glavnog koautora, to ste fenomenalno izmislili taj novi termin za redatelje. Jer mi svi znamo, jel tako vi gledate filmove, koga vidite tamo na tom platnu. Ne, vidite neke ljude, to su vam glumci.

Uvođenjem tog novog modela naknada za ponovno emitiranje audiovizualnih djela ne mogu se osporiti ranije ugovorena prava na naknade za ponovljeno imitiranje glavnom i svim koautorima audiovizualnih djela kao i umjetnicima izvođačima. Žalosno je da smo u bivšim vremenima mi umjetnici izvođači i po vama tzv. koautori znači pisci, scenaristi, autori glazbe, snimatelji, montažeri imali svoja prava koja su nam bila zagarantirana da bi nam sada Ministarstvo kulture ta čak i stečena prava koja imamo svojim ugovorima oduzelo. Mislim da će i ovo biti zgodnih pitanja za Ustavni sud. Hvala najljepša, ostajemo kod, kod amandmana i tražimo glasanje. Poglavljem 2. detaljno je uređeno područje primjene zakona te se u pogledu primjena na proizvođače fonograma upućuje na odredbu Članka 10. Mi dakako ustrajemo kod ovog amandmana jer je ovdje riječ o autorskim djelima i sa ovim dodatkom mi de facto i međunarodno zaštićujemo hrvatska autorska djela. Pozivajući se dakako na Direktivu Europskog parlamenta 593 od 2008., ali i našim zakonom Članak 23., pardon 24. i 25. Zakona o međunarodnom privatnom pravu. Zastupnik Davor Dretar, 59. Glasovat će se o amandmanu. Klub zastupnika SDP-a, 60. Rok od 3 godine za usklađenje ugovora s novim zakonom je primjeren rok koji je uobičajen u obveznim odnosima, a uzima u obzir broj i vremenski opseg ugovora koje je potrebno revidirati. Skraćivanje roka moglo bi dovesti u pitanje jednake mogućnosti svih umjetnika izvođača da sklope predmetni ugovor. Zahvaljujem. Razlog je vrlo jednostavan ili ćemo nešto riješiti u roku od 6 mjeseci, ako se ne riješi onda se primjenjuje kolektivno pravo, tako da postoji rješenje. Ono što je bila dilema oko rokova je bila slijedeća. Od mnogih dakle izuzev autora, dakle autori i izvođači su nam govorili da je sustav neuređen. Oni koji bi angažirali, bilo to da je riječ o nakladnicima ili diskografima itd. su tvrdili da je ipak sustav u prošlosti bio uređen. Dati rok od tri godine to znači da smo do jučer nažalost na tom području imali kaos, dakle to je priznavanje anarhije u tom sustavu. Amandman se ne prihvaća, obrazloženje je dano uz amandman naveden pod rednim brojem 60. Glasovat će se o amandmanu.

Skraćivanje roka bi moglo dovesti u pitanje mogućnost umjetnika da sklope ugovor. O amandmanu će se glasati. Amandman se ne prihvaća, čl. 306. st. 5. ne prepisuje se retroaktivna primjena zakona nego usklađivanje ugovora sa zahtjevima novog propisa zbog bitno izmijenjenih okolnosti iskorištavanja glazbenih izvedbi umjetnika izvođača na internetu dok sva stečena prava dionika odnosno ugovorenih snaga ostaju netaknuta sukladno odredbama čl. 205. i st. 3. Navedeno je u skladu s odredbama čl. 18. st. 2. direktive koja propisuje da u provedbi načela plaćanja primjerene i razmjerne naknade za iskorištavanje umjetničkih izvedba u nacionalnom pravu države članice mogu slobodno koristiti različite mehanizme pri čemu su dužni uzeti u obzir načelo ugovorne slobode te pravednu ravnotežu između prava i interesa. Također je uzeto u obzir da direktiva izvođače prepoznaje kao u pravilu slabije ugovorenu stranu u odnosu na proizvođače fonogarama. O ovom amandmanu će se glasovati. 64 je povučen. 65 gospođa Karolina Vidović Krišto. Amandman se ne prihvaća, obrazloženje je dano uz amandman navedenog pod rednim brojem 63. O amandmanu će se glasovati. 66 povučen. 67 Klub zastupnika Centra i GLAS-a.

Amandman se ne prihvaća, zainteresiranim stranama u interesu je što skorije reguliranje njihovih međusobnih odnosa u skladu sa zahtjevima novog propisa te se ne vidi svrha u odgađanju stupanja na snagu predmetne odredbe.

Pregled amandmana dostavljen vam je elektroničnim putem.

Prvi je Klub zastupnika HDZ-a, prvi amandman. Amandman se prihvaća. Vijeće za elektroničke medije ne može pokretat postupke niti izricati mjere budući da je kršenje ovog članka kažnjivo po odredbama Kaznenog zakona. Mi ustrajemo na ovom amandmanu jer jedno je kazneno gonjenje, a jedno je utvrđivanje stanja, tako da ne vidim razloga zbog čega bi mi trebali povuć taj amandman odnosno smatramo ga da je u skladu sa zakonom. … tražimo glasanje. I još jedan dodatak, kada govorimo o kaznenim djelima mene da izvinete čudi amandman HDZ-a koji de facto briše uvjet da član Vijeća za telekomunikacije može bit može bit i počinitelj kaznenog djela.

Dakle, mi smatramo i ostajemo kod tog amandmana, tražimo glasanje. Dakle, naše obrazloženje da je to vezano uz čl. 14. predlažemo da zakonodavac obaveže vijeće da definira kriterije za samoinicijativno postupanje i postupanje odnosno sankcije u slučaju prijave kršenja čl. 14. Zakona o elektroničkim medijima. Na taj način vijeće će kvalitetnije moći donositi odluke vezane za povrede čl. 14. Molimo glasanje o amandmanu. Također identičan je amandman zastupnika Željka Pavića i također će se glasati o tom amandmanu. Br. 5. je amandman zastupnice Katarine Peović.

Dobro. Znači odredba koja … citiram da je „audiovizualnim medijskim uslugama zabranjeno poticati, pogodovati poticanju širenju ideja fašističkih, nacističkih, komunističkih i dugih totalitarnih režima je prije svega neprovediva od 2009.g. baš me zanima koliko ste puta imali nešto vezano uz ovo, a svakako je takva da će otvoriti niz prijepora. Nije čudno da je baš u 2009.g. ubačena u domaće zakonodavstvo, to vam je važna informacija jer upravo 2009.g. i iz konzervativnih krugova u Europi lansirana ta rezolucija koja izjednačava nacizam i fašizam s jedne strane i komunizam s druge strane, važno je napomenuti da je nacizam kojem je u temelju zločinačka ideja režim temeljen na rasnim zakonima, valjda je potrebno ponavljati. Zločinački poredak od samog svojeg početka dok je staljinizam koji bi se ovdje trebao zapravo apostrofirati koji se ovdje izjednačilo sa komunizmom zastranjene od komunističke ideje boljeg, pravednijeg, besklasnog društva koja uz to nikad nije implementirana … zemlji. Baš me zanima kako će se ovaj članak implementirati s obzirom da je u Grazu pobijedila stranka na izborima nedavno koja se u svom nazivu ima komunistička da li ćemo prestat izvještavat o izborima u Austriji zbog toga jer je riječ o totalitarnim režimima.

Amandman se ne prihvaća, predmetni se stavak također primjenjuje od 2009.g. te predstavlja jasnu odredbu vezanu uz suzbijanje diskriminacije.

Rodni identitet izražavanje kako stavljate u četiri članka ovog zakona je subjektivni osjećaj o vlastitom rodu, subjektivni osjećaj neovisan o spolu i kao takav subjektivni osjećaj ne može pretendirati na objektivno zakonski normirano Riječ je o neznanstvenom, anticivilizacijskom podrivanju temelja društva o jednom antropološkom iracionalnom eksperimentu gdje očekujete od ljudi valjda ako ja sutra dođem i kažem da se osjećam subjektivno kao žena da mi se predsjedavajući obraća u ženskom rodu, a portal koji to iskritizira ili čak neko u komentaru na portalu da plaća kaznu od milijun kuna. Hvala lijepa. S time da ne bi bilo nikakvih problema oko toga, toga je bilo u Talijanskom parlamentu, znate bolje od mene jel da.

Mi ćemo ustrajati na amandmanu budući da terminologija koja se koristi u ovoj alineji nije dosljedna terminologiji koja se koristi u ostatku zakona te se ista treba uskladiti s europskim i nacionalnim anti diskriminacijskim zakonima i direktivama na koje se ovaj zakon poziva i zbog toga terminologija predložena amandmanom korigira upravo taj nedostatak.

Amandman se prihvaća. Hvala lijepa. Također br. 9 Klub zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika. Amandman se prihvaća. Amandman se ne prihvaća, radi se o odredbi vezanoj za suzbijanje diskriminacije. Izvolite g. Raspudić. Ponovo isto obrazloženje, tražiti od nas da nečiji subjektivni osjećaji koji može biti ovakav ili onakav priznajemo kao objektivnu stvarnost u postupnosti ruši racionalnost, racionalnost ljudskih odnosa znanost kao takvu koja je jasna kromosomi xxx … da vam dalje ne objašnjavam. Taj put na zapadu je već doveo do nekih mučnih posljedica, dovest će do ukidanja ženskog sporta kao takvog. Imamo već primjere u Australskoj rukometnoj reprezentaciji biološkog muškarca mog stasa od 2m i 100kg koji igra sa ženama i redovito ih tuče, imamo u borilačkim vještinama već biološke muškarce koji tuku i premlaćuju žene, imamo slučaj u Engleskoj gdje je muškarac samo što se izrazio rodno kao žena je završio u ženskom zatvoru gdje je vršio silovanja i zlostavljanja, dakle ja vidim od tog Zakona o suzbijanju diskriminacije preko Istambulske konvencije do ovoga što radite sada da vi idete tim utabanim putem kojeg vam je neko naložio, a čije će posljedice završiti u prije svega problemima za žene kakve viđamo danas na zapadu i o čemu čitava jedna struja feministička danas se buni na jednak način kao ja danas. Dakle, obrazloženje se ne prihvaća i tražim glasovanje o ovom Amandman se prihvaća. Broj 12. Klub zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika. Amandman se prihvaća u izmijenjenom obliku tako da stavak 3. glasi: „Nije dopušteno oglašavanje političkih stranaka, koalicija i nezavisnih zastupnika u Hrvatskom saboru, te iz članova predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne samouprave izabranih s lista grupa birača osim za vrijeme izborne promidžbe sukladno posebnim propisima ili posebnim propisima kojima se uređuje provedba izbora. Zahvaljujem se. Ako mi možete samo pojasniti jel to nakon konzultacija možda sa DIP-om pa ste onda došli do tih izmjena, ok. Prihvaća, znači prihvaćen je amandman. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, 13. Amandman se ne prihvaća. Radi se o transpoziciji Članka 20. Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama. Mi ovaj amandman također smatramo izuzetno važnim, ostat ćemo kod njega iz vrlo jednostavnog razloga što smatramo da ukupno trajanje bloka oglasa kojim se prekida program za djecu ne može trajati duže od 5 minuta. Razloge svi vrlo dobro znamo. Tražimo glasanje o amandmanu. 14., Fokusa i nezavisnih zastupnika. Svrha ovog članka da se poruke koje se imitiraju besplatno, a vezane su uz humanitarne akcije ne ubrajaju u dopušteno vrijeme emitiranja reklama. sve ok, kasno je sve 5. Pa evo prvenstveno evo da čisto objasnim znači nejasna je i suprotna duhu prijedloga ovog zakona zapravo zabrana emitiranja poruka koje potiču temeljne društvene vrijednosti posebice što je navedena zabrana postavljena u obliku formalnog uvjeta pribave rješenja o odobravanju prikupljanja kad su humanitarne pomoći. Poticanje temeljnih društvenih vrijednosti zapravo je jedna od intencija nas kao zakonodavaca, a ne nešto što bi se trebalo i ograničavati niti su društvene vrijednosti na bilo koji način ograničene prvenstveno evo samo na prikupljanje humanitarne pomoći. E sad, ova sama riječ besplatno koju ste naveli ona je u jednu ruku nepotrebna u ovoj odredbi jer plaćeno emitiranje poruka humanitarnog karaktera koje nije poduprto zakonom propisanim rješenjima ne bi trebalo biti izuzeto od reguliranja putem ovog zakona. A baš radi izbjegavanja emitiranja poruka lažnih sakupljača humanitarne pomoći. Evo sjećamo se prije par godina kad smo imali situaciju da je jedan muškarac evo skupljao pomoć da mu se pomogne i poslije toga otišao u Tursku na putovanje sa svojom djevojkom. Tako da je intencija da se taj dio zaustavi, takvi postupci.

Amandman se ne prihvaća. Svrha je ovog članka nakladnicima radija i televizije na lokalnim razinama kao i elektroničkim publikacijama osigurati oglašavanje iz sredstava osiguranim proračunima. Brisanjem ovog članka postaje upitno koliko bi sredstava osiguranih u proračunima bilo usmjereno na lokalne nakladnike i elektroničke publikacije budući da nakladnici na nacionalnoj razini imaju daleko veći doseg, a samim time i prioritet pri oglašavanju.

Oglašavanje državnih tijela i javnih tvrtki u komercijalnim elektroničkim medijima je oglašavanje koje je u najvećem broju slučajeva drugo ime za korupciju. Kada to govorimo nije riječ o nekim pretjeranim ocjenama uzmemo li u obzir znači jako dobro poznatu aferu Fimi medija gdje su javna poduzeća i tijela državne uprave prebacivale lokalnim medijima na ime najčešće fiktivnog oglašavanja javni novac koji je kasnije korišten za predizborne kampanje HDZ-a ili privatnu potrošnju njegovih čelnika. Ono što HND, Hrvatsko novinarsko društvo predlaže zvuči izuzetno suvislo, a to, a to je da se financiranje treba provesti putem javnih potpora.

Amandman se ne prihvaća. Usklađuje se udio ukupnog tjednog programa koji mora biti posvećen priopćavanju vijesti i obavijesti na području koncesije. Ističem posebno da je udio od 10% bio propisan zakonom iz 2004. kad većina nakladnika nije emitirala 24 sata.

Zastupnica Katarina Peović, 17. Amandman se ne prihvaća. Pa evo dakle, riječ je opet o problematičnom zakonskom rješenju. U končanom prijedlogu zakona došlo je do smanjenja obveze objavljivanja vijesti i obavijesti lokalnih radija i televizija s dosadašnjih 10% na svega 4, 5 ili 7% svog programa. Znači tako je predloženo u Članku 42. Ono što novinarsko društvo naglašava je sigurno točno da će to nanijeti sigurno veliku štetu onima koji žive na lokalnim područjima, a kojima su lokalni izbori glavni, lokalni mediji glavni izvori informiranja. A osim toga što će time se unazaditi njihova informiranost unazadit će se i informativna kvaliteta lokalnih i regionalnih medija, a ono što je posebno dramatično doći će do gubitka radnih mjesta. Stoga je ovdje bio prijedlog Radničke fronte da se postotke poveća s 4, 5, 6 i 7 na 8, 10, 12, 14. Smatram da je to važno i tražit ćemo glasanje o ovom amandmanu. Svi žive na lokalnim područjima. Svi žive na lokalnim područjima, kažem. Zastupnik Davor Ivo Stier, 18. Amandman se ne prihvaća. Ovim se Zakonom ne mogu posebno pojašnjavati pojmovi koji su uređeni drugim zakonima, također, i u podst. 9 st. 2 već je propisano i drugih najvećih vrednota ustavnog poretka, što obuhvaća ovaj Prijedlog. Glasovat ćemo o tom amandmanu. Amandman se ne prihvaća. Prisiljavanje ljudi silom zakona da nečiji subjektivni osjećaj priznaju kao objektivnu stvarnost dovodi do potpunog nereda u društvu i sloma svake racionalnosti. To da ja tvrdim da nisam muškarac u 45 nego da sam japanska djevojčica od 8 godina i da tražim od vas da to priznajete kao objektivnu stvarnost, ja doista ne znam čemu vodi i kako se vi sada osjećate. Je li to poseban osjećaj dokidati muškarce i žene u Hrvatskoj kroz prijedlog ovih zakona? Od kuda vam to? Zbog čega ovo gurate? Vidim da je zastupnik Stier pokušao nešto ubaciti, ovo što je bilo na tragu HDZ-ove slavne interpretativne izjave kada ste gurali Istambulsku konvenciju, sada se vidi da su kritičari bili u pravu, da je ovo samo jedan korak dalje u ovoj potpunoj iracionalnosti. Dakle tražim da se glasuje o amandmanu. Klub zastupnika HDZ-a, broj 20. Amandman se prihvaća. Zastupnica Katarina Peović, 21. Amandman se ne prihvaća. Predloženo pravo ponuditi izaziva pravnu nesigurnost, a Ustav RH točno je propisao uvjete za izbore dvotrećinskom većinom. Tome je bilo dosta riječi u raspravi i ako niste prihvatili ovaj amandman, dakle možda se moglo riješiti to drugačije. Ali, ono što je sigurno da, se moramo složiti da je veliki problem ovisnost medija o političkim strukturama, posebno dakle na lokalnim razinama, da svim živimo na lokalnim razinama, ali stvar je u tome da trebamo i razmišljati lokalno, je li, kako se to odražava na te lokalne razine. Rješenje da se depolitizira Vijeće za elektroničke medije tako da se dakle ili predloži, kako je ovdje stavljeno da najveća strukovna organizacija predlaže svoja 2 člana ili da se članovi biraju dvotrećinskom većinom ili jedno i drugo, sigurno bi doprinijelo nekoj depolitizaciji tog Vijeća. U svakom slučaju kada imate drugačiji način biranja, ako nije biranje dvotrećinskom većinom, onda dolazite do toga da imate stranačke kadrove u tom Vijeću. Kako bi se to izbjeglo, moglo se znači možda i nekako drugačiji riješiti, slažem se, ali je ovo bio jedan, čini mi se, vrijedan pokušaj. Također, Ustav RH propisuje u kojim se slučajevima donose odluke dvotrećinskom većinom.

Mi upravo sada svjedočimo jednoj nezamislivoj situaciji u kojoj Vijeće za elektroničke medije uporno odbija priznati da je protuzakonito dodijeljena koncesija, da je u dokumentaciji ništetan dokument, dapače, odbilo je uzeti koncesiju, što je predviđeno Zakonom o elektroničkim medijima, a pritom već, dakle to traje tjednima, Vlada RH ne poduzima ništa. Trebala bi predložiti razrješenje članova Vijeća koji se naprosto ponašaju protuzakonito i zato smatramo da bi tu te ovlasti trebalo prebaciti na Sabor za koje se eto, nekako nadamo da bi brže i spremnije reagirao na ovako skandaloznu situaciju, usuđujem se reći. Tražimo glasanje.

Amandman se ne prihvaća. Osnovni kriteriji propisani su zakonom, a detalji istih razrađuje Vijeće podzakonskim aktom. Glasovat ćemo o tom amandmanu. Odbor za zakonodavstvo, 25. Amandman se prihvaća. Amandman se ne prihvaća. Stavak je usuglašen s relevantnim dionicima između 2 čitanja i smatra se pozitivnim poboljšanjem odredbe. Nisam zadovoljan obrazloženjem. Ovo nije nikakav pozitivan pomak, ovo je uvođenje cenzure, točnije poticanje autocenzure gdje portali koji ionako jedva preživljavaju, većinom riskiraju kaznu od 100 tisuća do milijun kuna radi nečeg što je nepoćudno po novoj dogmi koju namećete. Radije će sam izbrisati komentare nego riskirati tako novčanu kaznu. Zakon je minimum morala, u jednoj normalnoj ljudskoj zajednici se takve stvari samoreguliraju. Pitanje govora mržnje u Hrvatskoj je nametnut, izmišljen problem, sve statistike imamo vrlo precizne, ove za 2019. g., pokazuju da je u Hrvatskoj vrlo malo i zločina iz mržnje i presuđenog govora mržnje, sve to se i sankcionira drugim zakonima i Ministarstvo kulture i medija doista se ne treba baviti mržnjom i ljubavlju, biti orwelovsko „Ministarstvo ljubavi“ Osim toga, komentari na portalima, teško je negdje odrediti granicu što je sloboda govora, a što nije dovoljno izražavanje ljubavi ili izražavanje mržnje. Psihološki gledano, nekim ljudima ti, to komentiranje može koristiti i kao jedna vrsta ventila, time što se zatvore ovi mediji za komunikaciju, neće se riješiti problem mržnje nego će ona teći drugim kanalima, kao što su društvene mreže ili ako je uspijemo u potpunosti spriječiti, izražavanje mržnje, to ne znači da ćemo je riješiti, nego bez tih ventila vjerojatno će prijetiti drugačijom, gorom eskalacijom. Dakle, ovo je potpuno nepotrebno, portali ne trebaju odgovarati za sadržaj koji generiraju korisnici, govor ne treba kontrolirati u Hrvatskoj mi s tim nemamo velikih problema i ponovit ću još jednom, ovo je sve na tragu uvođenja cenzure, točnije poticanja autocenzure i tražit ću da se glasuje o ovom amandmanu.

Ovdje baš inzistiram na ovom amandmanu iz razloga što ovim amandmanom de facto vraćamo odredbu u prvo čitanje jer i sadašnja pozitivna praksa, pa i ona sudska dokazuje i pokazuje da nakladnik mora biti odgovoran za čitav sadržaj.

Hvala lijepa. Broj 28 zastupnika Željka Pavića je istog sadržaja pa nema potrebe za obrazloženjem predlagača, ne amandmana nego zakona. Broj 29 zastupnik Nino Raspudić. Amandman se ne prihvaća radi se o prekršajnoj odredbi vezano iz čl. 21. st. 4. podstavak 2. kojim se suzbija diskriminacija u audiovizualnim komercijalnim komunikacijama. pod prijetnjom sankcija i kazni nekoga da nečiji subjektivni osjećaj koliko god on apsurdan bio priznaje kao objektivnu stvarnost je najveća moguća diskriminacija za koju se ikada čulo u Hrvatskoj. Između ostalog to je i dokidanje slobode mišljenja, dokidanje znanosti i objektivne istine, slobode govora pa ako hoćete i vjerskih sloboda u Hrvatskoj. Argumentirao sam ovdje tijekom rasprave da portal koji bi objavio apostolsku pobudnicu liberalnog Pape Franje „Amoris laetitia“ u kojem on raščlanjuje i kritizira rodnu ideologiju koju vi ovdje promičete i gurate dalje u hrvatsko zakonodavstvo da takav portal riskira milijun kuna kazne.